Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Na začátku přečtu omluvu.

Jako první budeme hlasovat návrh na změnu programu pana poslance Stanjury. Nejprve budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 212, Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2014, sněmovní tisk 542, byl pevně zařazen ve středu 4. 5. odpoledne jako první bod, což je první varianta. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Dále o stejném bodu budeme hlasovat variantně, aby byl zařazen ve čtvrtek 5. 5. po písemných interpelacích jako první bod. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 213, Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014, sněmovní tisk 577, byl pevně zařazen ve středu 4. 5. odpoledne jako druhý bod. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Dále budeme hlasovat o tom, aby bod číslo 214, Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2014, byl pevně zařazen na středu 4. 5. odpoledne jako třetí bod. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. A nyní variantně bod číslo 214 pevně zařadit ve čtvrtek 5. 5. po písemných interpelacích jako třetí bod.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.